Já jsem vůbec neříkal, že ten formulář je nějakým způsobem špatně nebo že by se měl zjednodušit.

Tím pádem se to ještě navíc samozřejmě ta doba vyplňování těchto formulářů prodlouží.